Půjčky pro mladé, přináší ale řadu novinek a rozšiřuje okruh žadatelů.

Potom je tady ještě program na rekonstrukci stávajícího obecního bytového fondu.

A potom tady máme můj oblíbený zahrádkářský zákon. Já jsem na to pyšný.

A tady se staly dvě zásadní chyby. První chyba, a mě to mrzí, že to musím říct, ale je to zase naše ODS.

To byla obrovská chyba.